Já kolegiálně. Někteří kolegové nevědí přesně, o který bod se jedná. Takže minimálně dva kluby, a není to náš, úplně přesně nevědí, o který návrh zákona se jedná. Máte slovo, pane poslanče. Takže já doplním. Je to novela zákona o spotřební dani.

Děkuji vám.

My to nepodpoříme, protože si myslíme, že připomínek k tomu návrhu zákona od těch, kteří legálně a v pořádku podnikají, to znamená od těch dobrých, je poměrně hodně a myslím si, že se s tím musíme vypořádat ne ve zrychleném tempu, ale v normálním tempu. Není to o těch, kteří naopak obcházejí zákony a dělají ty neférové obchody a nezákonné věci.

Já vám děkuji, pane předsedo.

O slovo se v podrobné rozpravě hlásil pan poslanec Volný. Já bych chtěl, kolegové, reagovat na pana Stanjuru. Ano, má v podstatě pravdu.

Já si myslím, že Ministerstvo financí to vyslyšelo a určitě v nějaké další novele s tím může pracovat, nicméně v současné době je málo času právě ve vztahu ke spotřební dani lehkých topných olejů, tak by bylo potřeba, aby se co nejrychleji tento zákon uvedl v život. To znamená ano, výhrady tam jsou. Nejsou až tak úplně mimo, ale v současné době je potřeba, aby se to urychleně projednalo. Mimo jiné rozpočtový výbor už toto projednal a v podstatě doporučil Poslanecké sněmovně schválit.

Každopádně nyní se hlásí s přednostním právem pan předseda Kováčik. Ještě jednou dobrý den kolegyně a kolegové.

Když jsme tady v rámci řešení lihové aféry, resp. metanolové aféry, například řešili otázku, jak budou vypadat kolky, tak Poslanecká sněmovna schválila zákon, příslušná vyhláška dokonce obsahovala i přesné popisy a i obrazovou část, jak ten kolek má vypadat, ale ve skutečnosti reálně ty kolky vypadají úplně jinak a ta postupná čísla, která tam původně měla být a o kterých tady byla řeč tehdy, vzpomínáme si mnozí, velmi dramatická, tak ta tam nejsou a vlastně tím není zaručena dohledatelnost a ty hlavní způsoby řešení nebo prevence podobných událostí, jako byla metanolová aféra, tak značení třeba v tomto směru podle našich informací neobsahuje. Jestli je možné, a tady se ptám pana předkladatele pana kolegy Volného prostřednictvím předsedajícího, i tyto záležitosti ošetřit včetně kaucí, včetně daňových skladů, včetně těch věcí, které znevýhodní postavení drobných a středních podnikatelů v této oblasti v rámci těch třiceti dnů, potom s tím nemám problém. Ale slyšeli jsme tady mnohokrát sliby, že to, co říkáte, je sice pravda, ale nechme to na řešení další novely, velké novely, vládní novely atd. atd.

Pan kolega Stanjura tady sdělil v podstatě ty samé námitky, které máme i podle našich odborníků i my, a v tomto případě budu velmi zvažovat, jestli budu podporovat zkrácení, pokud pan kolega Volný mě nepřesvědčí o opaku. Mám zde jednu faktickou poznámku, a s tou se hlásí pan poslanec Volný. Já bych chtěl učinit zadost proceduře a chtěl bych tady požádat o zkrácení doby na projednání o 30 dnů, tedy na 30 dnů. K tomu, co měl za připomínku pan kolega Kováčik. Ano, jde to do druhého čtení.

Tuším, že tam kolem lihu nebyl žádný pozměňovací návrh.